Děkuji. Vnímám přihlášku pana ministra financí, místopředsedy vlády.

Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo.

Měli jsme k dispozici tabulky pro každou obec. Samozřejmě to byl statický výpočet z posledního uzavřeného roku, protože odhadovat současně dynamiku příjmů státních rozpočtů a současně to promítat do toho příjmu nemá žádný smysl. Když se budeme držet té změny, co se týče krajů, tak všech 14 krajů přesně ví, kolik, pokud to schválíme, jim to přinese příští rok. Zase v tom statickém výpočtu mohu odhadovat nějaký růst. A mnohé kraje, možná všechny, už to mají ve schválených rozpočtech na rok 2016. Hlavní důvod není ten, že Senát přišel s jakoukoliv změnou. Nemění se parametr, což byly naše pozměňovací návrhy v Poslanecké sněmovně, ať už paní poslankyně Kovářové, nebo pana poslance Vilímce.

Současně jsme se vyhnuli tomu to bylo poměrně komické, snaha získávat jednoho občana navíc.

My jsme zavedli 7 % rozdělování peněz určených pro obce podle počtu žáků. Samozřejmě ty obce, které nezřizují školy a nemají tyto náklady, tak ty peníze z rozpočtového určení daní nedostanou. To také byla motivační složka ve smyslu: vyplatí se vám, zejména u těch menších obcí, nadále provozovat školu.

Také jsme dlouho debatovali a korigovali jsme parametr, který byl rozloha území.

S Petrem Gazdíkem, kterého tady momentálně nevidím, jsme ta jednání vedli za naše politické strany a dlouho jsme hledali kompromis.